Na závěr opakuji nikdy jsme nepodpořili vládu se sociální demokracií a ani dnes tato vláda nezíská důvěru hnutí SPD. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo.

To znamená, žádné finanční prostředky neinvestiční nebo investiční neodešly, programy byly zastaveny. Domnívám se, že ten příměr tedy není na Další faktická poznámka, pan poslanec Birke, po něm pan poslanec Hájek. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedající.

Ale v této věci mi dovolte dvě poznámky.

Děkuji. Pan poslanec Hájek s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

Děkuji. Prosím máte slovo. Náš pan předseda ve svém úvodním vystoupení shrnul důvody, pro které jsme nejprve vyzvali premiéra k demisi, a když tu výzvu nevyslyšel, poté jsme svolali tuto schůzi. A já bych chtěl teď mluvit ke kolegům se sociální demokracie, protože se mě osobně dotkla některá slova jejich předsedy, a já je označím a pak ukážu předsedy strany, ne předsedy klubu pro pana předsedu Chvojku ukážu, jak jsou pokrytecká a licoměrná. Mrzí mě, že momentálně není přítomen vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček, protože budu velmi často citovat jeho slova, ať už z médií jeho podepsaný komentář, nebo jeho vystupování zde v Poslanecké sněmovně. Ale to nevadí.

Doufám, že mě pan ministr poslouchá někde jinde, máme technické možnosti, a pak mi odpoví.